Ústavní role Poslanecké sněmovny, základní ústavní role, jsou de facto dvě. Jedna z těch rolí je ta otázka legislativní, ano, projednáváme a přijímáme zákony. Druhá role je role kontrolní.

Ještě bych chtěla upozornit na to, že někdy bylo argumentováno: vždyť tady máme komise na dohled našich zpravodajských služeb. Ano, máme, ale tento návrh se tohoto vůbec netýká. My máme komise, které určitě dobře pracují, my máme zpravodajské služby, které podle mého přesvědčení vykonávají velmi dobrou práci, ale tato komise nesměřuje vůbec tímto směrem. Ta se bude zabývat, měla by se zabývat tím, zda stát dobře vyhodnocuje ty informace od zpravodajských služeb a dalších zdrojů a přijímá všechna opatření, aby naše společnost byla odolnější. Chtěla bych vás ještě jednou požádat o podporu zřízení této vyšetřovací komise a chtěla bych vás moc požádat, abychom se tomuto tématu výrazně více věnovali. Děkuji. Já vám, paní poslankyně, děkuji. Ale nezazněl návrh kdy. Omlouvám se.

Děkuji za připomenutí. Děkuji. Návrh je hlasovatelný. S přednostním právem pan předseda Výborný. Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vládo, kolegyně a kolegové, krásné úterní adventní odpoledne. Já si vás dovolím požádat o pevné zařazení tisku, kterému jsme se věnovali už na začátku této schůze Poslanecké sněmovny, a to jsou dva návrhy, jeden je vládní a jeden je poslanecký, ke kterým byla sloučena rozprava. Je to novela zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon a tak dále. Je to bod 29 programu. A následující bod 30, sněmovní tisk číslo 506, opět novela školského zákona. Jenom připomenu, že se jedná o dlouho debatovanou diskuzi, jak má vypadat maturitní zkouška.

Protože jsme v situaci, kdy žáci dnešních třetích ročníků nevědí, jakým způsobem budou maturovat. Nebo respektive oni vědí, protože zákon je platný samozřejmě, ale víme, že je tady na stole novela, která nemá úplně malou podporu. Je možné, že tato změna projde, a bylo by dobré, aby jednak tedy studenti věděli, jaké si zhruba za měsíc a půl mají volit semináře do čtvrtého ročníku na středních školách.

Já bych vás chtěl požádat, abychom oba dva tisky stihli doprojednat tento týden, poslat je do výboru, tak abychom co nejvíce urychlili projednání, ať už ten výsledek dopadne jakkoliv a ať už tedy bude ta změna schválena, nebo nikoliv. Ale aby ta nejistota, která dneska dopadá právě na žáky třetích ročníků středních škol maturitních oborů, ale také potažmo i na ředitele, zřizovatele a tak dále, tak aby byla co nejrychleji odstraněna. Věřím, že když budeme tady teď dostatečně svižní a efektivní v té práci, nemyslím, že zbytečně zrychlení, to ne, musíme se pečlivě věnovat všem zákonům, které tady máme ale skutečně, když nebudeme marnit čas, tak jsme schopni toto projednat. Dovoluji si požádat o podporu zařazení těchto dvou tisků, a sice po projednání bodu číslo 284, který tady teď přednesla paní poslankyně Langšádlová. Samozřejmě pokud bude schváleno to zařazení napevno. Pokud by nebylo, tak jako první bod po projednání senátních vratek.

Děkuji. S přednostním právem pan předseda Kováčik, poté pan poslanec Nacher se hlásil z místa. Pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, dovolte mi sdělit vám, že poslanecký klub KSČM bod, který zde navrhla paní kolegyně Langšádlová, v žádném případě nepodpoří.

Ale takto pojatý návrh mi připadá velmi jednostranný.

Ale je ještě jeden důvod, proč to nepodpoříme. Podobné záležitosti přece patří do působení tajných služeb. A ta motivace předložení takovéhoto návrhu ve Sněmovně může být dvojí. Anebo nedůvěřuji tajným službám a v tom případě souhlasím s panem prezidentem Zemanem, který je před časem označil za odpusťte mi ten výraz čučkaře. Tak se ptám předkladatelů tohoto návrhu, jestli je A správně, B správně, nebo je ještě nějaký třetí výklad.

Jsme přesvědčeni o tom, že diskuze nad tímto tématem by jenom zdržovala Sněmovnu od toho, že by měla také projednávat mimo jiné i to, co tady teď před chvílí říkal pan předseda Výborný. Děkuji za pozornost. Děkuji. S přednostním právem pan předseda Bartošek. Krátká reakce vaším prostřednictvím na mého předřečníka pana poslance Kováčika. Musím ocenit názorovou konzistentnost, konzistenci, v podstatě vaši setrvalost, co se týká přízně totalitním režimům Číny a Ruska, kdy jejich hodnotové ukotvení a způsob řízení země má daleko k demokracii a ke svobodě. Uznávám, že tyto režimy vám jsou sympatické, já to nerozporuji. Mně je skutečně bližší svět Ameriky, Velké Británie a demokratických států. A vzhledem k tomu, že BIS jasně hovoří ve své zprávě o tom, že tyto autoritativní režimy mají potřebu ovlivňovat činnost a chod České republiky, tak proto chceme zřídit tuto vyšetřovací komisi. V žádném případě to není zpochybňování práce tajných služeb nebo BIS. Chceme se bavit například o tom, jak je naplňován audit národní bezpečnosti a jaké například zákonné normy můžeme přijmout nebo iniciovat k tomu, abychom zvýšili bezpečnost České republiky. Já váš názor respektuji, rozumím tomu, že tento návrh nepodpoříte, ale stejně tak žádám ostatní kolegy a kolegyně, aby tento bod podpořili, abychom ho mohli projednat. A pan předseda Kováčik s přednostním právem.